Já celkem rozumím tomu, že jde o transpozici evropské legislativy. Mám tam s jednou věcí problém. Ta novela zavádí zpoplatnění registračního řízení při registraci krmivářského podniku, což mimo jiné podporuje konzervaci současného stavu a snahu zkomplikovat potenciálním novým subjektům vstup na trh dle mého názoru.

V obecné rozpravě nemám nikoho přihlášeného, končím obecnou rozpravu.